Je to zákon, který by měl být konsenzuální. Je to zákon, který by měl být ku prospěchu pacientů.

Já vám děkuji, pane ministře. A nyní tedy řádně je přihlášený pan poslanec Farhan Kamal, připraví se pan poslanec Janulík. Máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře.

Tak já se na to zkusím podívat z jiného úhlu pohledu, budu tedy stručný.

Určitě je to pravda, částečně jenom, protože vznikla za doby jeho působení na ministerstvu, ale v současné době bych chtěl připomenout, že vy na začátku, pane ministře, jste řekl, že se s tím ztotožňujete, což je velmi důležité. Vy jste ministr, určitě znáte tu budovu velmi dobře a jedním slovem de facto tuto novelu můžete hodit... nebo můžete ji stáhnout, můžete ji zrušit, můžete udělat cokoliv, můžete ji nechat přepracovat, můžete prostě udělat cokoliv. A máte lepší vyjednávací pozici já si myslím, že ministr ani nemusí na svém ministerstvu moc vyjednávat máte lepší vyjednávací pozici než třeba ředitel nadnárodního korporátu, a to jsem si jako stoprocentně jistý, protože jsem si zažil jak práci na ministerstvu, tak práci v zahraničním korporátu. Takže to je natolik. Takže kdo to připravil, v tuhle chvíli z mého pohledu není až tak podstatné, ale rozumím vám. Na druhou stranu, vy jste předkladatel této novely. Za druhé, když se předkládá taková novela, bylo zde zmíněno, že může nás samozřejmě potkat další vlna během třeba půl roku. Víceméně nejsme schopni úplně matematicky predikovat, kdy tato vlna projde. Pak by dávalo smysl, aby se rozšířil řeknu počet odborníků, kteří mohou očkovat. Ale chtělo by to dát do kontextu, protože já v současné chvíli... nebo další věc, aby se dal do kontextu rozumím tomu, potřebujeme více očkovat, máme zde migrační vlnu, přichází sem ukrajinští... Ukrajinci, což je samozřejmé, kterým chceme pomáhat. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že proočkovanost na Ukrajině je 34 % má ukončenou druhou očkovací dávku. To jsou úplně jiná čísla a patří k nejnižším v Evropské unii. Takže pokud samozřejmě chceme hodně očkovat jak naše občany, tak je třeba dát to do nějakého širšího kontextu, aby mělo smysl tuto novelu podpořit, a pak bych tomu rozuměl. Čemu zase nerozumím, že z mého pohledu třeba očkovací kampaň já jako občan ji vůbec nevnímám. Podle mě svým způsobem neexistuje.

Takže kampaň není žádná, a přesto chceme něco posilovat.

Děkuji vám. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík a připraví se Jiří Mašek. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že bylo řečeno mnohé v podstatě několikrát. Je pravdou, že jsme tady zažívali časy, v těch v podstatě jako důsledek toho vznikal návrh této novely.

Teď samozřejmě uvidíme, co to udělá.

Nemám ty informace.